Všichni jsme rádi, že se začínají vracet děti, žáci a studenti do škol. Nicméně ten základ, na základě kterého se tak děje a na základě kterého dochází také k testování žáků, studentů jako podmínky pro prezenční výuku, se děje i nadále na základě ne úplně dokonalého zákona o ochraně veřejného zdraví.

To s sebou samozřejmě nese řadu právních otázek. Myslím si, že je hodně důležité říct, že způsob, jakým se děti, žáci a studenti vrací do škol, by měl být především předvídatelný. Řekla bych, že tahle objednávka od nás poslanců a poslankyň, ale myslím si, že i odborníků, učitelů, ředitelů, studentů, rodičů, žáků, zaznívá po celou dobu toho jednoho roku boje s pandemií. Chtěla bych se blíže ve svém vystoupení zabývat situací, kterou pokládám za naléhavou, situací maturantů.

Situace je ovšem taková, že nebyly dodrženy minimálně tři termíny návratu našich maturantů, maturitních ročníků do škol, ani tedy závěrečných ročníků učilišť, ať to byl termín 1. března, potom 12. dubna a následně 19. dubna. Ani jeden tento termín tedy nebyl naplněn a praxe neprobíhají.

Proč se na to ptám?

Znovu tady opakuji: začínají. Přesto se žádná další pravidla nezměnila a nemění.

Bohužel, moje informace ze škol jsou takové, že souhrnná informace o tom, jak bylo využito ze strany ředitelů škol posunutí termínu pro praktické části maturit nebo závěrečných zkoušek, nebo zda pokud nebyly posunuty, a jak říkám, začínají již v pondělí byly upraveny obsahy těchto praktických částí, tak tyto informace nejsou doposud k dispozici.

Tady bych chtěla i vám, kolegové a kolegyně, říci, že podle mých informací dojde k tomu, co jsme dlouhodobě žádali na školském výboru, a sice zrovnoprávnění toho, co se zdá logické, ale nebylo to tak, dálkových studií, kombinovaných studií a denních studií těchto zdravotnických oborů, kdy všechny tyto typy budou mít možnost volit mezi didaktickým testem či hodnocením podle průměru známek.

Nebudu tady opakovat, co tady zaznělo, protože pan ministr zdravotnictví určitě využije situace, aby na některé ty otázky odpověděl v tomto bodu.

I toto je potřeba říci, že by mělo být zohledněno.